Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci, uplynula vyhlášená přestávka. Nyní už jsme usnášeníschopní a budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Stanjury pane předsedo, prosím o opravení, na přerušení tohoto bodu do 11. 7. bez hodiny. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Vladislav Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já jsem celkem detailně uváděl argumenty v prvním čtení, které by nás měly nabádat k velké opatrnosti při zavádění nové sociální dávky. Jak již Zbyněk Stanjura uvedl před přerušením, tak fiskální dopady jsou přes 2 miliardy korun.

Myslím, že se to bude skutečně blížit těm dvěma miliardám korun, a proto je potřeba tomu věnovat i určitou pozornost. Na výboru pro sociální politiku nakonec ten návrh byl podpořen, prošel jeden pozměňovací návrh paní kolegyně Nohavové. Tak už to ve výboru pro sociální politiku nějak v poslední době bývá, že záleží na účasti zástupců pravice, levice a podle toho se přijímají pozměňovací návrhy.

Nechci tady již rozebírat otázku hospitalizace.

Uvidíme, pokud tento návrh v nějaké podobě projde, jak s tím pak naloží naši nástupci, protože se trochu opakuje v poslední době rok 2006, o kterém jsme tady mluvili, kdy pak se některé věci musely revidovat, něco se muselo zrušit, ale toto nechci teď blíže rozebírat.

My spíš preferujeme jiné řešení, protože to není provázáno na nějakou pečovatelskou službu, terénní služby atd.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Vilímcovi. A zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy je paní poslankyně Radka Maxová... Pardon, ještě s faktickou poznámkou paní poslankyně Hnyková.

Děkuji za slovo. Mně to nedá a musím zareagovat jak na pana předsedu Stanjuru, tak i na pana kolegu Vilímce prostřednictvím vás, pane předsedající. Víte, já považuji tuto novelu a tento návrh a zavedení této dávky jako jednu z velmi důležitých pomocí rodině, která se ocitne ve velmi nepříznivé situaci, kdy se musí starat o člověka, který je buď vystaven operačnímu zákroku, těžké nemoci, zranění, nebo i péči o starého člověka. Ano, velmi důkladně jsme probrali tuto problematiku na výboru pro sociální politiku. Jsem velmi ráda, že kolega Kaňkovský tady dneska představí pozměňovací návrh, který zmírní to, že musí ten člověk třeba i předtím, obzvlášť u starého člověka, být v nemocnici.

A já si myslím, že tato dávka je velmi důležitá a pomůže rodinám, které pracují a ocitnou se v takové nepříznivé situaci. Takže já bych byla velmi ráda, když odsud odejdeme, aby aspoň po nás zůstalo něco dobrého ve prospěch občanů. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající.